Každý se vyjádří svým hlasováním.

Raději postup při hlasování dám schválit Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji vám. Postup hlasování byl schválen.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Dále aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice.

Aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice.

Prosím, pane ministře.

Děkuji, pane předsedající. Já jsem jenom chtěl navrhnout, protože přece jenom od doby, kdy byla ta usnesení formulována, do dneška, uplynulo relativně dost času, tak je tam řada věcí, které už jsou buď vyřešeny, nebo řešeny, nebo jsou prostě v chodu. Tak se vlastně obtížně hlasuje, jestli člověk má hlasovat pro něco, aby něco bylo, co už je.

Tomu rozumím, proto jsem nechal schválit postup při hlasování.

Svým hlasováním se vyjádříme k tomu, jestli jsme přesvědčeni o tom, že tento úkol má být dále plněn, nebo je plněn jiným způsobem, adekvátním té situaci. V tom si asi všichni rozumíme.

Prosím, paní poslankyně Černochová. Já bych, pane místopředsedo, možná dala ke zvážení, jestli bychom ještě jednou, naposledy, nemohli dnes projednávání tohoto bodu přerušit, požádat pana ministra obrany a pana ministra vnitra, aby aktualizovali informaci, kterou máme před sebou, aby k tomu zaujali oni jako ministři, kteří vědí, jaký je aktuální stav, nová stanoviska, tak abychom tady skutečně nepřijímali něco, co už se stalo, případně co tento týden skončí, a nepřijímali usnesení pro usnesení.

Takže bych chtěla poprosit ctěnou Sněmovnu, jestli by nebylo možné naposledy tento bod přerušit a dát prostor ministrovi obrany a ministrovi vnitra, aby aktualizovali to, co tady máme před sebou, a to jednání aby probíhalo důstojně. Děkuji. Já potom řeknu svůj návrh jako předsedající. Pane předsedající, paní a pánové, já nepovažuji vystoupení pana ministra uprostřed hlasování za otevření rozpravy. Ale znovu opakuji, byl jsem to já, který tady vznesl požadavek na přerušení, byl jsem to já, který tady na začátku tohoto bodu řekl, že s tím, co předložili páni ministři, jsem spokojen a že můžeme hlasovat. Jsem dospělý poslanec, který ví, o čem hlasuje. Mně na rozdíl od třeba konkrétně pana ministra nečiní problém posvětit svým hlasováním to, co vláda už dělá a s čím jsem spokojen, jak to dělá. To není nic proti ničemu. Já bych vřele poprosil, abychom už tento bod dokončili, aby pan starosta mohl přijít před své občany a říci, že Poslanecká sněmovna tentokrát pravda, možná trošku výjimečně dostála svému slovu, nebo alespoň svému slibu. Děkuji.

Jenom podotýkám, že páni ministři vnitra a obrany nemohou změnit žádný návrh na usnesení. To je stanovisko, které zastávám v tom procedurálním sporu.

Samozřejmě nemohu upřít těm, kteří mají přednostní právo, jejich právo vystoupit. Já jsem nechtěla, aby páni ministři měnili usnesení, které tady bylo diskutováno, a dostali to zadání. Já jsem pouze chtěla, aby se u jednotlivých bodů objevil odstavec, ve kterém se popíše aktuální stav, protože skutečně jsme v měsíci dubnu. Tento materiál se tvořil někdy v prosinci, možná v lednu, a informace tam jsou zastaralé.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se ctěné kolegyni Černochové strašně omlouvám, ale než se opět ten stav popíše, jaký je aktuální, než opět ta schůze přijde na jednání Poslanecké sněmovny, tak už dávno nebude aktuální a my zase budeme hlasovat o něčem, co je staré měsíc nebo měsíc a půl. Mně je úplně jedno, jestli schválíte můj návrh nebo návrh pana poslance Hovorky či kterýkoli jiný.